Tak druhý dotaz je, jaký je současný stav jednání s konsorciem, které provozovalo informační systém VaVaI, a jak zajistíte, aby nedošlo k dalšímu finančnímu vydírání státní instituce, tím myslím vaší sekce, ze strany soukromého subjektu. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

To znamená, nic se neztratilo, všechna data máme, jsou zálohována a není žádný problém. Co se týká, zálohování, kopie, všechna data máme, to je zálohované, máme je k dispozici.

Je to problém, který jsme nějakým způsobem zdědili, od počátku jsme se snažili dohodnout. Ale my nemůžeme porušit zákon o veřejných zakázkách. To znamená, ani to překlenovací období za těch podmínek, tak jak nám to nabídli, jsme nemohli vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách akceptovat.

Systém tedy postupně nabíhá.

Tedy budeme se snažit, abychom to měli ve vlastní režii. Tímto uspořádáním by tedy mělo dojít především ke snížení nákladů.

Co se týká oprávnění k úpravám prostřednictvím třetích stran, dává Úřad vlády České republiky do budoucna dobrou vyhlídku na získání lepších podmínek.

Děkuji. Pan poslanec, prosím doplňující otázku.